Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den sedmé schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: František Adámek zahraniční cesta, Marie Benešová zdravotní důvody, Jaroslav Faltýnek dopolední jednání, pracovní důvody, Jan Farský pracovní důvody, Petr Fiala zahraniční cesta, paní poslankyně Olga Havlová zdravotní důvody, Jana Hnyková rodinné důvody, pan David Kádner pracovní důvody, pan poslanec Jiří Koskuba pracovní důvody, pan poslanec Jaroslav Lobkowicz zahraniční cesta, paní poslankyně Radka Maxová zahraniční cesta, paní poslankyně Pavlína Nytrová, pan poslanec Karel Pražák, pan poslanec Karel Schwarzenberg, paní Dana Váhalová zahraniční cesta, pan František Vácha pracovní důvody, pan Rostislav Vyzula od 15 hodin rodinné důvody, paní poslankyně Markéta Wernerová zdravotní důvody, pan poslanec Jiří Zimola bez udání důvodu.

Paní poslankyně Benešová ruší svou omluvu, je zde přítomna. S náhradní kartou dnes bude hlasovat pan poslanec Kalousek, je to náhradní karta číslo 1, a pan poslanec Kolovratník náhradní karta číslo 8. Poprosím vás o klid, abychom mohli pokračovat v jednání. Mám zde přihlášku k bodu programu, předpokládám. Prosím, pane poslanče. Dobré ráno všem.

Dále bychom se věnovali bodům z bloku smlouvy dvě, druhého a prvního čtení, a poté bodům z bloku zprávy, návrhy a další. Dále zde mám návrh na změnu schváleného pořadu paní poslankyně Miroslavy Němcové, která navrhuje přeřazení již schváleného pořadu Ukrajina jako první bod v pátek 21. 3. Paní poslankyně Němcová, prosím, máte slovo.